Tak já vám řeknu, že mě vůbec nezajímá, co máte na účtech. Vůbec mě nezajímá, jaký máte majetek.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Všechno faktické poznámky. Dámy a pánové, děkuji za slovo. Vždyť přece ta transparentnost hájí také toho starostu.

Je to ochrana i toho člověka.

Prosím pana předsedu Stanjuru a připraví se pan poslanec Kupka.

Zadruhé to, co říkal můj předřečník, proč ne. Dobrovolné rozhodnutí konkrétního člověka může být dokonce chápáno jako výhoda v kampani, mohou to voliči ocenit. To si myslím, že je naprosto v pořádku, a nemám jediný důvod, proč bych takovýhle postup kritizoval. Opravdu ne.

A rozlišujeme přece a debatujeme, že vidíme rozdíl mezi uvolněným a neuvolněným členem zastupitelstva. A to je ten zásadní rozdíl. Pan předsedající říkal, že má smršť faktických připomínek. To je pravda.

To je celé. Děkuji. Pan poslanec Kupka a po něm pan poslanec Benešík.

Nicméně vadí mi, že se tu dostává celá řada komunálních politiků naprosto neprávem na lavici sprostých podezřelých. Už jenom z téhle debaty jsme se dozvěděli, že Česká republika je soubor malých Palerm. Odmítám takový pohled na českou politiku a na českou komunální politiku.